Děkuji za slovo.

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po stanovisku ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, stanovisku viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu Zdeňky Horníkové a zpravodajské zprávě poslance Štěpána Stupčuka a po rozpravě